Budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě, která byla přerušena před polední přestávkou, a ze stenozáznamu konstatuji, že bychom měli pokračovat faktickými poznámkami pana poslance Martina Lanka a Františka Adámka a pak řádně přihlášeným poslancem panem Danielem Kortem, kteří se tímto představí. Pane poslanče, máte prostor k vaší faktické poznámce. Já děkuji za slovo. Ono je poměrně složité navazovat faktickou poznámkou na debatu, která proběhla už před pár hodinami. Ale já se pokusím trošku zrekapitulovat, co mě přimělo k tomu, abych se k té faktické poznámce přihlásil. Byla to slova pana ministra Chvojky, který tady momentálně bohužel není, kdy obvinil kolegu Chalupu z argumentačního faulu. Já mám potřebu se pana kolegy Chalupy v tomto ohledu trochu zastat, doufám, že to nebude bráno jako polibek smrti.

To není žádný argumentační faul, to je prostě fakt.